15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Z jednání poslaneckých klubů ke stanovení počtu členů jednotlivých výborů vzešly tyto návrhy, a jestli dovolíte, tak já bych je přečetl: rozpočtový výbor 25 členů kontrolní výbor 15 členů volební výbor 15 členů hospodářský výbor 25 členů ústavněprávní výbor 19 členů výbor pro obranu 15 členů výbor pro zdravotnictví 25 členů výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 21 členů výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 21 členů výbor pro životní prostředí 15 členů Pokud jde o výbor organizační, chci upozornit, že těch 18 členů již zahrnuje předsedu Poslanecké sněmovny a místopředsedy Sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona.

Nikoho nevidím, a tudíž onu rozpravu končím.

Vidím, že tomu tak není a že je zde velká vůle hlasovat najednou. Pokud ano, tak prosím, kdo souhlasí s mnou přednesenými či navrženými počty výborů? Kdo je proti tomuto návrhu?